A opět z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jak jsem avizoval v předchozím bodě, toto je doprovodný návrh zákona, jehož potřeba přijetí je vyvolána předchozím tiskem.

Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Děkuji za slovo. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5., usnesení číslo 57, a určil zpravodaje Martina Kuklu a navrhl rozpočtový výbor jako garanční. Návrh zákona přikázán k projednání výborům usnesením číslo 260.

Žádné pozměňovací návrhy nebyly doručeny. Také děkuji a nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které vnímám přihlášeného pana zpravodaje. Děkuji za slovo. Krátce k sněmovnímu tisku číslo 219. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům je souborem novel těchto zákonů. Jedná se o tři zákony.

A návrh zákona je primárně zákonem adaptačním.